Pan ministr. Prosím, máte slovo. Ano, jenom abychom si ujasnili, kdo o čem mluví. Já jsem mluvil o rozpočtu, mluvil jsem o deficitu, nemluvil jsem teď o těch daňových úpravách. A souhlasím s vámi, ani já nejsem podporovatel těch 15 %. Takže v tom se nemusíme přít. Tohle je jiná kapitola. Já jsem mluvil o rozpočtu a o deficitu. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Zahřívaný tabák, ačkoli je v kategorii tabákových výrobků, jejichž tržní podíl se neustále zvyšuje a jehož spotřebitelská obliba roste, je oproti cigaretám výrazně méně zdaněn, což má obrovské dopady na příjmy státního rozpočtu ze spotřebních daní.

Stát tak bude i nadále přicházet o relativně příznivý výnos spotřební daně, který by do budoucna mohl ještě růst, neboť obliba těchto výrobků stále stoupá.

Z každoroční zprávy o užívání tabákových výrobků a alkoholu, kterou zpracovává Státní zdravotní ústav, vyplývá, že v porovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu uživatelů u žen i u mužů.

Ve své praxi má řadu pacientů, kteří na zahřívané tabákové výrobky přešli z klasických cigaret a mají teď větší problém zbavit se této závislosti než předtím tradičního kouření.

Na rozdíl od něj by však podle tohoto pozměňovacího návrhu narostla spotřební daň významněji v prvním roce, zatímco v dalších dvou letech by rostla pozvolněji.

Zahřívané tabákové výrobky se u nás v České republice prodávají od roku 2017. Ačkoli 15. 5. 2019 na tyto výrobky byla uvalena spotřební daň, výběr daně byl v tomto roce prakticky nulový, protože se výrobce dostatečně předzásobil ještě před účinností těchto sazeb.

Budu ráda tedy, pokud můj návrh podpoříte. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Jako hlavní argument pro výrazné daňové zvýhodnění zahřívaného tabáku bývá uváděná jeho menší rizikovost proti cigaretám. Tato však není věrohodně prokázána. Dle posledního stanoviska Světové zdravotnické organizace v současné době neexistuje dostatečná nezávislá evidence důkazů, které by dokládaly nižší rizikovost zahřívaného tabáku ve srovnání s cigaretami.